Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 55 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 85 narodnih poslanika. Traženje obaveštenja i objašnjenja na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine. Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, od početka ovog saziva Narodne skupštine, SRS je ukazivala na anomalije Poslovnika koji je donet još u vreme prethodne vlasti. Taj Poslovnik favorizuje vladajuću partiju i vlast u Skupštini Srbije, a za interese demokratije i za kvalitet parlamentarnog života uvek je bolje da opozicija ima više prostora u Skupštini. Mi smo na to ukazivali, govorili šta treba najhitnije da se promeni, a uvek smo ukazivali i na dešavanja koja nam se uvek nekako u izbornom procesu dogode, koja narušavaju, isto tako, demokratiju u Srbiji, a vladajuća većina i vlast u Srbiji su na to uvek ostajali nemi. Onda, kada je stigao diktat iz inostranstva, onda su se odjednom svi setili kako i Poslovnik treba da se promeni i treba da se uopšte rad u Skupštini popravi, ali onda i izborni uslovi. Dakle, sprema se jedno poniženje da u Narodnoj skupštini Republike Srbije organizuju predstavnici, bivši poslanici Evropskog parlamenta nekakve konsultacije i daju instrukcije kako treba da izgleda proces izbora u Srbiji i skupštinski život. Dakle, mi sami ne znamo, mi ne znamo kako funkcioniše demokratija, kako treba da radi Skupština, naučiće nas bivši poslanici Evropskog parlamenta, još se kao pozitivna stvar navodi činjenica da su oni popravili stanje i u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, kada su oni imali problema sa svojim parlamentima. Dakle, ponižava se naš parlamentarizam, ponižava se jedna institucija, zakonodavna vlast u Srbiji, tim što dolaze ljudi bez ikakvog legitimiteta i važnosti da ovde budu glavni organizatori i sprovode oni izbore u Srbiji. Apelujem da se taj poziv povuče, da se otkaže taj sastanak, da se prekine sa ponižavanjem Skupštine. Ono što je evidentno, a to mi ovde možemo da primetimo od 5. oktobra na ovamo, jeste to da za EU i za predstavnike evropske birokratije, a i nekih parlamenata, kao što je npr. Bundestag, dakle, parlamentarci iz Bundestaga isto dolaze ovde, pa nam kroje politiku i govore šta mi treba da radimo po pitanju Kosova i nastavku naših evropskih integracija. Za EU je demokratija kada postoji u Skupštini Srbije da su svi za EU, da su svi za potpisivanje pravno-obavezujućih sporazuma sa Kosovom, a u perspektivi i evroatlanske integracije, zašto da ne, a nije demokratija i nije dobro stanje kada postoje one stranke koje se protive procesu evrointegracija i članstvu Srbije u EU. Zbog toga, pre svega, treba da se to otkaže, a odgovornost je na vladajućoj većini da usvoji novi Poslovnik, a i ukoliko postoje problemi u organizovanju izbora i izbornom procesu, treba to parlamentarne stranke da reše bez ikakvog stranog mešanja. A, ako pristanemo na to, onda ćemo pokazati da u Srbiji nema ni demokratije, da smo mi zemlja trećeg sveta i da mi sami ne znamo ni šta su to parlamentarni izbori, ni šta je to Narodna skupština. Izvolite. Hvala. Postavio bih pitanje, ispred poslaničke grupe Stranke moderne Srbije, ministarski za evropske integracije gospođi Jadranki Joksimović o stanju procesa evropskih integracija, pošto se u napretku Srbije u približavanju EU vrlo često izgovaramo na protekle izbore da Evropski parlament, na probleme koje EU ima oko Bregzita i u tim razlozima pronalazimo opravdanje za naš usporen put ka EU. Ja ću se ovde sada pozabaviti samo određenim tehničkim kriterijumima i stvarima koje su isključivo samo u našoj nadležnosti i predstavljaju poslove koje samo naša administracija treba da obavi, pa bih želeo da dobijem tumačenje zašto se u tim stvarima kasni kada je naš deo posla u pitanju, koji apsolutno nema nikakve veze za situacijom u EU, spremnošću EU za proširenjem i prihvatanjem novih zemalja članica ili bilo kakvom političkom voljom bilo kog političkog aktera u našem procesu pridruživanja i u procesu proširenja EU. Ovo su čisto tehnička pitanja koja se tiču nekih naših tehničkih obaveza. Dakle, postoji nešto što se zove nacionalni akcioni plan za usvajanje pravnih tekovina EU. To je određeni set propisa koje Srbija treba da usvoji da bi svoje zakonodavstvo prilagodila zakonodavstvu EU i stepen ispunjenosti tog akcionog plana na kraju prve polovine ove godine je bio svega 47% Ministarstvo poljoprivrede je jedno od najslabijih kada je u pitanju procenat ispunjenja ovih tehničkih kriterijuma. Sada tu postoji jedno poglavlje koje je, mislim da je svima jasno, u interesu i da čak ni evroskeptici ili oni potpuni protivnici pridruživanja Srbije EU nemaju preterane primedbe na to poglavlje. To je Poglavlje 12 koje se zove bezbednost hrane. Dakle, bezbednost hrane koju svi jedu, i oni koji su za EU i oni koji nisu. Dakle, svi jedemo neku hranu i želimo da mi i naši građani jedemo što bezbedniju hranu, a mislim da se slažemo da je evropski standard u pogledu bezbednosti hrane ipak nešto čemu vredi stremiti i pokušati dostići ga. Ovo je sada pitanje koje se odnosi i na to Ministarstvo poljoprivrede koje je u ispunjavanju tehničkih kriterijuma jedno od najlošijih. Dakle, za otvaranje Poglavlja 12 – bezbednost hrane postoje tri merila koja su vrlo bazična, vrlo fundamentalna, uopšte nisu nešto preterano zahtevna i nema ni govora o tome da nam EU diktira šta ćemo mi u svojoj kući raditi, da li ćemo peći rakiju u duhu tradicionalnog srpskog domaćinstva ili ćemo praviti kockaste lubenice, nema ničega od toga, vrlo je bazična stvar. Dakle, kaže se, prvo merilo, pravne tekovine EU iz oblasti bezbednosti hrane, dakle, one tekovine koje treba da unaprede bezbednost hrane kod nas, implementirati u naše zakonodavstvo. Neko treba u nekim radnim grupama da sedne, da napiše neke zakone koji su tehničkog karaktera, da ih da Skupštini na usvajanje i da Skupština to stavi na dnevni red i o tome raspravlja. Toga u Skupštini, na žalost, nema ili nema dovoljno. Drugi kriterijum je napisati nacionalnu strategiju i akcioni plan implementacije tih pravnih tekovina u naše zakonodavstvo. Pre svega, u tom akcionom planu definisati koja nam je administracija potrebna za proveru bezbednosti hrane, za verifikaciju visokih standarda u pogledu bezbednosti hrane i kolika su nam budžetska sredstva za to potrebna. Sve je to vrlo strateško, vrlo fundamentalno, nema nikakvih preteranih izvoljevanja ili bilo kakvih diktata. Treće merilo je napraviti klasifikaciju prehrambenih objekata ili objekata koji rukuju sporednim proizvodima životinjskog porekla i iz te klasifikacije treba kasnije da proistekne nacionalni program za unapređenje tih objekata. Dakle, mi imamo snimke po društvenim mrežama gde se u nekim našim mesarama isteruju pacovi napolje itd. Ovo bi trebalo da bude neki strateški, krovni dokument koji će te stvari uterati u red i udariti visoke standarde zarad bezbednosti građana i kvaliteta hrane koju svi konzumiraju. Na žalost, mi ih još uvek nismo ispunili i ovo poglavlje i dalje nije otvoreno, pa nas zanima gde je i šta je zapelo, u čemu je problem, jer činjenica da ovo poglavlje nije otvoreno dovodi u sumnju administrativne i tehničko-stručne kapacitete nadležnih ministarstava da podignu bezbednost hrane na viši nivo, a u interesu svih građana. Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Ja sam pre jedno dve nedelje, sa ovog istog mesta, pozvao, upozorio Vladu, Ministarstvo energetike i ekologije povodom događaja na Staroj planini, naročito u Toplom Dolu, povodom izgradnje, odnosno incidenata pri izgradnji mini hidroelektrane. To nisu bili ni prvi ni poslednji incidenti. Tada sam rekao, citiram, gotovo doslovno, to što se ne dešava u Beogradu, to što o tome ne pišu svetski mediji ne znači da nije važno. Država i autoritet države se prepoznaju upravo u tome kako reaguju na incidente u tamo nekim na izgled zabačenim delovima države, jer svaki deo države je jednako važan. To što sam tada rekao se, na žalost, koliko juče ostvarilo novim, još nasilnijim, još dramatičnijim događajima, incidentima u Toplom Dolu, gde je došlo do novog fizičkog, sa krvavim ishodom, sukoba između meštana i onih koji ih podržavaju i investitora i obezbeđenja pri izgradnji te mini hidroelektrane. Moje pitanje ide, odnosno moj apel i zahtev ide na istu adresu, dakle, Vlada, Ministarstvo ekologije i Ministarstvo energetike. Intervenišite što pre, ne dok ne padne krv, krv je već pala, koliko juče, videli smo i razbijene glave, polomljene ruke, ali pre nego što bude mrtvih. Dakle, mi smo svedoci da kada je reč o događajima, nemilim i neprijatnim ispred Skupštine grada ili ispred zgrade predsedništva, onda se rade specijalne ekspertize, specijalne emisije, maltene VAR tehnologiju pozivamo u pomoć da bismo videli da je podignuta ruka odvojena od tela, da li je neko krenuo glavom, da li je tu bilo neke pretnje koja se može razumeti kao nasilni akt, a sa druge strane u Toplom Dolu i drugim mestima gde se grade mini hidroelektrane imamo ozbiljne, nasilne scene sa krvavim, za sada još uvek, srećom, ne i smrtnim ishodom. Ne znam šta se čeka. Pitao sam ovde prilikom poslednje posete, odnosno gostovanja Vlade, upravo dva pomenuta ministra i ministarstva u vezi sa tim problemom, mini hidroelektrana, i oni su najavili neki novi zakon, odnosno izmene i dopune zakona, zabranu u zaštićenim područjima. Pre nekoliko dana tu potvrdu u tom pravcu su dobili i predstavnici tih mesnih zajednica i ekoloških organizacija koje ih podržavaju i od predsednika države. Najavljen je taj zakon, ali dok to ne stigne, apelujem i pozivam ih da požure sa tim, da se što pre ubace u skupštinsku proceduru, apelujem da se uvede moratorijum, do stupanja na snagu tog zakona, na izgradnju mini hidroelektrana. Koga treba kazniti, kaznite, ali nemojmo zbog građana ove zemlje i ugleda ove zemlje i zbog slike koja se šalje u svet da se ponavljaju ovakve scene.

Dakle, apelujem i zahtevam to od Ministarstva ekologije i energetike, odnosno predsednice Vlade Srbije da što pre dođe u Skupštinu sa predlozima novog zakona o izmenama i dopunama zakona, a u međuvremenu da se uvede moratorijum na izgradnju mini hidroelektrana.

To je njihovo pravo, ali ono što je bio moj problem, moj apel ovde i kritika to je da su vlast i Vlada ove zemlje, najviši funkcioneri pozivali da se glasa na tim izborima i da se glasa za neku određenu listu.

Očekujem sednicu skupštinskog Odbora za KiM, koji je najneaktivniji odbor, koji se najređe sastaje, a i tada uglavnom iza zatvorenih vrata, detaljnu ekspertizu, analizu, šta se dobilo izlaskom Srba na kosovske izbore i ovakvim rezultatom koji je, kako vidim, burno proslavljen na severu Kosovske Mitrovice. Ne vidim šta tu ima previše da se slavi? Ako si morao izaći, ako je procena bila da se izađe, treba biti dostojanstven i u pobedi i u porazu, a pogotovo u takvim pobedama, sa gorkim ukusom, kakav ostaje posle ovih izbora na Kosovu, na kojima se nije moglo glasati srpskim dokumentima, koje su organizovale nelegalne institucije i koje država ne priznaje, a opet predstavnici države slave rezultat jedne liste na tim izborima. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, juče je počela Međunarodna dečija nedelja, u kojoj se skreće pažnja na ostvarivanje dečijih prava i socijalni položaj dece. Iako veće društveno blagostanje i ekonomski razvoj podrazumevaju i bolji socijalni položaj dece i veću brigu za njihovo zdravlje i obrazovanje, danas želimo da skrenemo pažnju na ozbiljne društvene pojave kojima je ugrožen sve veći broj dece, osnovnog školskog i srednjeg školskog uzrasta, koje ugrožavaju zdravo odrastanje i zdrav život dece i mladih. Naime, sve više je pojava rizičnog ponašanja mladih, kao što su alkoholizam, narkomanija, vršnjačko nasilje, polno prenosive bolesti, maloletničke trudnoće, o čemu nas svakodnevno obaveštavaju mediji. Posebno bih skrenula pažnju na narkomaniju, koja je sve prisutnija među mladima i uzima veliki danak. Najnoviji slučaj desio se u Nišu, gde se 14-godišnji dečak predozirao nepoznatom drogom i preminuo. Ovo je crveni alarm za društvo. Državni organi i sada preduzimaju određene aktivnosti. Formirana je komisija za borbu protiv narkomanije u školama, koja je dobila zadatak da u toku ovog meseca usvoji novi akcioni plan, kojim bi trebalo da se utvrde nove mere borbe protiv ove pošasti našeg veka. Istraživanja ove komisije su upozoravajuća, alarmantna, jer je došla do podataka da svaki drugi adolescent nikada nije dobio informaciju, ni kod kuće, a ni u školi, o štetnim posledicama upotrebe droge; da čak 75% adolescenata nikada nije imalo priliku da razgovara sa stručnjacima o svom emocionalnom stanju. Mladi su radoznali i sve žele da probaju, a droga je sve dostupnija i sve jeftinija. Ona je izazov za mlade koji na tom uzrastu i ne razmišljaju o posledicama, a pored toga mladima i deci se kroz medije serviraju nepoželjni, rizični i nezdravi stilovi života. Postoje i sada neobavezni oblici edukacije koji se praktikuju u školama, poput tribina i stručnih predavanja, koja se obično organizuju par puta u toku školske godine. Očigledno da to nije dovoljno za prevenciju ove opake bolesti zavisnosti, kojoj pribegava sve veći broj dece i adolescenata. Sve je niži uzrast dece koja prvi put probaju drogu, a među srednjoškolcima sve je manji broj onih koji nisu probali neki od narkotika. Deca i mladi su naša budućnost. Društvo mora učiniti ozbiljne korake i praktične mere prevencije. Zato je neophodna kontinuirana edukacija i dece i nastavnika i roditelja, jer se dugoročno jedino tako mogu menjati ponašanje i životne navike mladih. U vezi sa tim, želim da postavim pitanje ministru prosvete - da li se planira uvođenje posebnog predmeta koji bi predstavljao kontinuiranu edukaciju u vezi sa štetnim posledicama bolesti zavisnosti, sve prisutnijim vršnjačkim nasiljem, sve većem broju maloletničkih trudnoća i polno prenosivim bolestima? Smatramo da je krajnji trenutak da se preduzmu ozbiljne društvene mere, jer jedino kontinuiranim, obrazovnim i vaspitnim radom sa mladima, pre svega decom školskog uzrasta, možemo da se uhvatimo u koštac sa ovom pošasti koja će se odraziti kako na ukupno zdravlje stanovništva, tako i na radnu sposobnost mladih generacija kroz određeno vreme, a koja kroz određeno vreme treba da bude sposobna da upravlja važnim državnim i privrednim poslovima u ovoj zemlji. Da li još neko želi da zatraži obaveštenje? Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, svoje prvo pitanje upućujem državnim organima, pre svega Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu pravde, Tužilaštvu, a odnosi se na vrlo važno pitanje - da li je neko od svih onih koji su pretili predsedniku države, odnosno pretili predsedniku Aleksandru Vučiću, pretili čoveku koga građani nazivaju Aca Srbin, da li je bilo ko od njih procesuiran, odnosno, preciznije, ko je od njih procesuiran i ko je izveden pred lice pravde? Jer, upravo su pretnje Aleksandru Vučiću pretnje građanima Srbije, imajući u vidu da taj čovek ima podršku 60% građana i da, u skladu sa tim, vodi ovu Srbiju na pravom putu, odnosno Srbiju na putu jedinstva i putu rezultata. Moje drugo pitanje je da li je neko iz tog saveza za pretnje i silovanje, koji oni pokušavaju da predstave kao Savez za Srbiju, izveden pred lice pravde, jer upravo sve ono što su izrekli i uputili ka predsedniku države i članovima njegove porodice zaslužuje sankciju? Moje sledeće pitanje je takođe upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova i Tužilaštvu, a direktno se odnosi na aktere koji se nalaze na ovoj slici - da li je neko upravo od ovih aktera napada na saobraćajne znakove imobilijar u Beogradu, da li je neko od njih priveden pred lice pravde, jer upravo se jasno na ovoj slici vidi ko je nosilac i ko je idejni vođa cele priče, najveći finansijer i tajkun i onaj koji vodi ove nesretne i ovaj nesretni i tužni skup, Dragan Đilas, Boško Obradović, Zelenović u pokušaju da napravi red u Beogradu, a zaboravlja na situaciju u Šapcu i svi ostali. Da li je neko od njih, a jasno se vidi na ovoj slici ko je prisutan, priveden zbog napada na saobraćajne znake, imobilijar, u Beogradu, jer upravo kao posledica toga što nisam siguran da su nešto preduzeli, onda su juče nastavili sa akcijom napada na saobraćajne znakove, imobilijar, u Srbiji? Evo ovde gradonačelnika Zelenovića koji u radno vreme lepi neke parole i to ne u svom gradu, nego na saobraćajne znake kod grada Loznice. Da li će neko sprečiti i konačno procesuirati ove ljude koji ne znaju šta rade u pokušaju da pokažu da imaju ideju, da imaju nešto, ali oni osim ideje da mrze Vučića niti imaju program, niti imaju stranku, niti imaju podršku birača. Moje sledeće pitanje vrlo je značajno, a odnosi se na posetu gradonačelnika Šapca, trenutnog gradonačelnika Šapca, a glasi – da li je neko procesuirao i postavio pitanje – zašto se Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, i Nemanja Pajić lažno predstavljaju? Šta oni rade u Peći, šta oni rade za stolom priznajući nepriznatu državu Kosovo, sedeći pod zastavom nepriznate i nepostojeće države Kosovo? Da li će neko stati na put i da li lažno predstavljanje gradonačelnika Nebojše Zelenovića i predsednika Skupštine Nemanje Pajića, zaslužuje sudski epilog? Moje sledeće pitanje glasi – da li ovaj maskirani čovek sa kapom na glavi, a ovo je upravo bilo na izborima u Lučanima, gde je sa Boškom Obradovićem upao i to bukvalno upao u stanicu milicije u Lučanima, da li će neko konačno za ovo delo, gde se jasno vidi i ovaj maskirani lider, „lider“ zajedno za Srbiju, jer da bi neko bio lider, ta opcija mora da ima članstvo i mora da ima program, a oni je nemaju, da li će neko u ime države, u ime građana Srbije stati na put ovom savezu koji bespomučno pokušava da nametne volju građanima? Poziv na bojkot koji oni pokušavaju da aktiviraju je upravo poziv na bojkot za njihove članove. Imajući u vidu da oni članstva i nemaju, izboro će biti održani u vreme kad im vreme jeste i na izbore će izaći svi oni koji misle dobro Srbiji i koji misle dobro svojim građanima. Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom. Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik prof. dr Žarko Obradović. Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI.

Dobrodošli, ministre. Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Marijan Rističević, Dubravko Bojić, Miljan Damjanović, Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić, Aleksandra Belačić, Sreto Perić, Ružica Nikolić, Filip Stojanović, Tomislav Ljubenović, Zoran Despotović, Vesna Nikolić Vukajlović, Petar Jojić, Vjerica Radeta, Nikola Savić, Ljiljana Mihajlović, Nemanja Šarović, Nataša Jovanović, Aleksandar Stevanović, Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Nemanja Radojević, Ljupka Mihajlovska i Vladimir Orlić. Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite gospođo Radeta. Ovim članom 2. predviđeno je da se odredbe ovog zakona odnose na pomoć poljoprivredi i ribarstvu, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Mi, srpski radikali, smo predložili da se ovo briše iskazujući naš odnos prema ovom SSP-u, Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Vi kažete da ne možete prihvatiti taj amandman, zato što je Republika Srbija preuzela obaveze potpisivanja međunarodnog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju još 2008. godine. Ovo je generalno problem ove Vlade, zapravo to je problem države. Vi kada želite da se sakrijete iza nečega, odnosno da nastavite kontinuitet one prethodne, tzv. demokratske Vlade, Vlade DS i Borisa Tadića, vi onda kažete – šta ćete, neko je pre nas to prihvatio, pa onda mi to moramo da nastavimo. Ne morate, gospodo, postoje štetni ugovori. Mnogo štetnih ugovora je napravljeno u tom prethodnom periodu, ali vi ste ih prihvatili i produžili. Nije vam na pamet palo da tražite da neki od tih ugovora ili sporazuma se raskinu. Mogućnost imate, stvar je samo da li to želite, a vi ne želite. Srbija trpi veliku štetu zbog upravo tog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer je na osnovu tog sporazuma dozvoljen bescarinski uvoz svega i svačega, pa mi danas kupujemo jeftiniju robu zato što oni ne plaćaju carinu, kupujemo jeftiniju robu, pre svega poljoprivredne proizvode, od onih koji se proizvode u našoj Srbiji. Na taj način se ugrožavaju naši seljaci, zato što svi znaju da imate više od pola voća i povrća na pijacama i u marketima koji su jeftiniji iz uvoza nego što su oni koje proizvede naš seljak. Naravno, naša roba je kvalitetnija, ali problem je u tome što su ljudi u Srbiji siromašni, pa gledaju da kupe nešto jeftinije, pa makar bilo i manjeg kvaliteta. Mi zbog primene ovog sporazuma, osim toga što trpe seljaci što su ozbiljno ugroženi svi naši poljoprivredni proizvodi, sama država bi da nije ovog Sporazuma imala godišnji prihod veći od pola milijarde evra. Dakle, to nije malo, to je ogromna količina novca. Zaista, nama je i dalje nejasno – šta vas tera i šta je to vaš motiv da ne raskinete ovaj Sporazume, jer od ovog Sporazuma nema koristi niko, apsolutno niko u državi Srbiji, ni seljaci, ni država, dakle, ni narod, ni država. Mi na ovaj način iskazujemo svoj stav i gde god vam se pojavi ovaj Sporazum, mi ćemo predlagati njegovo brisanje. Sada reč ima ministar Siniša Mali. Izvolite, gospodine ministre. Hvala puno. Uvaženi poslanici, nije ovo tako jednostavna tema. Dakle SSP je sporazum koji je neophodan kako biste dalje razvijali vašu trgovinu i vašu privredu, na kraju i standard života građana Srbije. Oko 70%, ako ne i više, naše spoljno-trovinske razmene je sa EU. Bez ovog sporazuma to ne možete da imate, a bez izvoza nemate ni novih fabrika, nemate ni nova radna mesta. Tako da, sa te strane mislim da to danas nije ni tema. Ono, s druge strane, što jeste tema, to je član 2. na koji se vi pozivate i o kome ste govorili. Ovo je član tako definisan da nas štiti. Dakle, upravo je važno da se kontrola državne pomoći ne odnosi na podsticaje u poljoprivredi i ribarstvu, što drugim rečima znači da država može da pomaže koliko god da treba poljoprivredi i ribarstvu i ne ide ispod sporazuma, standarda i metodologije koja je vezana za kontrolu državne pomoći. Tako da, mislim kada bismo ovaj član, kako ste vi rekli, obrisali, onda bismo samo naneli štetu razvoju naše poljoprivrede i našeg ribarstva. Upravo zbog toga i ne prihvatamo amandman, nego kažemo – mi ćemo kontrolisati državnu pomoć u svim ostalim sferama, ali za poljoprivredu i ribarstvo. Upravo zbog značaja tih grana za nas želimo da imamo mogućnost da pomognemo što možemo više i kad god možemo da pomognemo.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo se i u načelnoj raspravi izjasnili da ćemo podržati predloge zakona o kojima i danas raspravljamo i istakli da pozdravljamo sve one mere koje Vlada Srbije sprovodi na polju ekonomskih reformi. Posebno pozdravljamo sve one dosadašnje rezultate koje smo ostvarili kada je reč o stanju javnih finansija, a koji se ogledaju u finansijskom redu i disciplini, kao i u uštedama koje smo ostvarili. Zahvaljujući tim uštedama, danas možemo da povećamo plate u javnom sektoru, penzije od sledeće godine, možemo da pomažemo penzionerima, da ulažemo u kapitalne investicije, u infrastrukturu i sve ostalo o čemu smo govorili poslednjih dana i ovde u Narodnoj skupštini. To je ta suštinska razlika između nas i onih koji su uništili i ekonomski razorili Srbiju dok su bili na vlasti. Dakle, imamo sa jedne strane odgovornu ekonomsku politiku koju sprovodi Vlada Srbije predvođena SNS na čijem čelu je Aleksandar Vučić i imamo sa druge strane, kako da kažem, politiku lepljenja nalepnica po saobraćajnim znakovima širom Srbije. Evo, ovako to izgleda, kada ta tužna ekipa tog Saveza za Srbiju krene da sprovodi svoju politiku u praksi. Evo ga, Dragan Đilas, lepi čovek nalepnicu. To je vrhunac politike koju nudi i zastupa Dragan Đilas i Savez za Srbiju. Na pitanje o fiskalnoj konsolidaciji, ovo je njihov odgovor. Evo, saobraćajni znak, uspešno su i stručno nalepili nalepnicu. Lutovac je i na sebe nalepio nalepnicu. Na pitanje o privrednom rastu oni daju odgovor, evo, ispred Pančeva, zalepili su uspešno nalepnicu, vrlo stručno oni to rade, dakle, niko ne osporava njihovu stručnost u tom smislu. Na pitanje - kako biste rešili problem situacije na KiM, oni nude odgovor evo, to su njihovi odgovori na sva pitanja u državi Srbiji. Dakle, eto to je politički program SZS. Dakle, imamo sa jedne strane onog što javno puši marihuanu, i ne stidi se toga, u istoj toj grupi je i onaj što cepa srpsku zastavu i ponosi se sa time, cepa čovek srpsku zastavu, i imamo ove, ovu tužnu ekipu koja lepi nalepnice po Srbiji. Dakle, to je ta suštinska razlika između nas i njih, i meni je drago što građani Srbije imaju prilike da to vide. Zahvaljujem. Vidite, kolega Marinkoviću, kako ste sad napravili problem zato što ste prekršili član 104. Kolega koji je sad govorio uopšte nije govorio o amandmanu, i to nama nije problem, može da priča ko god hoće i šta god hoće, nije ovo primedba. Primedba je nešto drugo. Moglo se desiti, pošto je amandman koji sam ja u ime poslaničke grupe SRS podnela, moglo se desiti da govori baš o tom amandmanu i da objašnjava zbog čega amandman ne treba prihvatiti itd. Sad ja vas pitam da se to desilo, da li biste vi meni dali dve replike, jednu na ono što je govorio ministar Siniša Mali, jer sam se javila njemu da repliciram, pa onda posle repliku na ovo što je govorio kolega Marković? Vi mi to ne biste dozvolili, a morali biste. Nemojte da prekidate tok sednice, jednostavno to ne može po Poslovniku.

Samo sam htela da vas upozorim da nam današnji dan bude u skladu sa Poslovnikom i neću tražiti da se Skupština izjašnjava, pa, vas onda molim sad da se podsetim šta je ono rekao Siniša Mali, pa da njemu repliciram. Da, setih se. Gospodine ministre, kažete SSP nije jednostavna tema. Pominjete koliko mi, na osnovu tog sporazuma, kakva nam je trgovinska razmena sa EU. Valjda sa zemljama koje su članovi EU, nema EU neki izvoz i uvoz. Dakle, mi nemamo ništa protiv trgovinske razmene sa bilo kojoj državom i koja je član EU i koja nije. Zašto se ne pozabavite malo više, recimo, bescarinskim sporazumom koji imamo sa Rusijom već koliko godina? Zašto se ne forsira taj sporazum, pa da onda trgovinska razmena bude još veća i sa Ruskom Federacijom. Ali, ministre, nije vam to što ste izneli, nije argument, bar ne u odnosu na argumente koje mi srpski radikali imamo kada je u pitanju SSP. Vi kažete, ovim članom čije mi brisanje predlažemo, vi želite da pomognete baš poljoprivredi i ribarstvu, a to su najugroženije delatnosti ovim SSP-om, pogotovo poljoprivreda je najugroženija zaključivanjem tog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Opet ponavljam, koliko je prihod pola milijarde evra koji gubi država, a više od toga i osnovno jeste što SSP-om ugrožavamo našu poljoprivrednu proizvodnju, a samim tim ugrožavamo našeg seljaka. Ptice na grani znaju, to se prepričava kao vicevi, čije mi jabuke kupujemo na pijaci i zašto su jeftinije neke, ne znam, uvezene iz Poljske u odnosu na one koje imamo, koje se proizvode u Srbiji. Naravno, mi razumemo da trgovinska razmena mora da ide između zemalja, pa i da se dešavaju stvari da, naravno i da imamo robu iz uvoza, ali ta roba ne sme biti cenom konkurencija.

Drugo, mi govorimo danas o Predlogu zakona o kontroli državne pomoći i po pitanju SSP takođe znate da smo poslednjih par godina uradili mnogo kako bismo potpisali što veći broj sporazuma o slobodnoj trgovini, ne samo SSP, nego i sporazumi o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom i sa Belorusijom i sa Kazahstanom, sa Turskom takođe. Imamo nekoliko veoma dobrih ugovora sa Narodnom Republikom Kinom. Mislim da nijedna zemlja nema takvu mogućnost izvoza pojedinih poljoprivrednih proizvoda upravo u Narodnu Republiku Kinu. Mislim da su to stvari koje su upravo pogurale našu ekonomiju napred. Znate, mi smo relativno mala zemlja, sedam miliona stanovnika, dakle nije veliko unutrašnje tržište. Investitori koji dolaze, fabrike koje se ovde otvaraju, preduzeća koja se otvaraju jesu izvozno orijentisana i upravo ti sporazumi o slobodnoj trgovini sa velikim brojem zemalja su nam omogućili da ostvarimo ove rezultate koje smo ostvarili u proteklih par godina bez obzira na stabilnu monetarnu politiku. Ovde prevashodno mislim na to što smo smanjili broj nezaposlenih, što smo ostvarili visoku stopu rasta, što nam na kraju krajeva raste i izvoz iz godine u godinu. To su stvari koje su upravo ovakvi sporazumi omogućili i to je prednost kada, bar u ovom trenutku, kada pristupate EU, a sa druge strane još niste punopravan član EU. Imate mogućnost da iskoristite sve one beneficije i koristi koje sporazumi o slobodnoj trgovini vam daju sa raznim zemljama. Dakle, mislim da je to velika prednost naše zemlje. Ne znam da li postoji i jedna druga zemlja na svetu koja ima toliko veliki broj sporazuma o slobodnoj trgovini, koji nam daje mogućnost i da izvozimo i da promovišemo sebe kao, da kažem, zemlju iz koje mogu robe bez opterećenja, carina i raznih drugih tarifa da idu u druge zemlje. Na kraju, kada saberete broj stanovnika u tim zemljama, počev od EU, Ruske Federacije, Belorusije itd, dakle preko milijardu ljudi živi u tim zemljama gde možemo da izvozimo bez tarifa, bez carinskih prepreka. Mislim da je to stvar koja je vezana i za globalno tržište i za globalan razvoj ekonomije. Na kraju, ne možete da se izolujete, da se zatvorite, da budete kao zemlja sa kineskim zidom oko sebe, ali očigledne su beneficije, koristi od takve politike i načina na koji vodimo mogućnost razvoja tržišta i potencijala izvoza u napoj zemlji. Izvolite. Vidite ministre, najpre to – mi smo mala zemlja, nekako nije to više lepo slušati. Mi smo zemlja ovolika kolika smo i mi treba da radimo, da razvijamo svoju zemlju u najboljem interesu svih ljudi koji žive u državi Srbiji. Ali, šta ste vi uradili ovim članom 2? Vi ste ovde privilegovali samo one koji trguju sa zemljama EU kada je u pitanju i poljoprivreda i ribarstvo. Zašto ovde niste predvideli podsticaje i te privilegije za seljake koji trguju za preduzeća, koji trguju sa Ruskom Federacijom na osnovu bescarinskog sporazuma? Zašto niste predvideli, najavljeno je da će 25. oktobra da se potpiše ovaj sporazum sa Evroazijskom Unijom, sa Rusijom, Kazahstanom, Belorusijom i ostalim tim državama iz tog dela sveta, zašto niste, a taj sporazum, ako vam dozvole ovi iz Evrope, pošto vam već prete da ne smete da ga potpišete, ako ga potpišete on obuhvata tržište od 180 miliona ljudi. Sad vas mi pitamo, zašto je privilegovan SSP, a zašto niste napisali i to što će, ako je izvesno biti potpisano 25. oktobra, to je taman kad ovaj zakon stupi na snagu, zašto niste predvideli podsticaje? Jer, naši ljudi, seljaci se raduju ovom sporazumu sa Evroazijskom Unijom, zato što će tamo moći izvoziti ono što im u EU niko ne traži. To su naši tradicionalni proizvodi i sir, i kajmak, i džemovi, i ajvar, i rakija domaća i sve ono što je karakteristično, tradicionalno za Srbiju, to će moći izvoziti na ovo tržište Evro-azijske unije, ali vi to niste ovde predvideli u ovom članu i zato treba brisati član 2. Reč ima ministar Siniša Mali. Izvolite. U Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, imate aneks koji sadrži listu svih poljoprivrednih proizvoda na koji se taj sporazum odnosi. Govorimo o Zakonu o kontroli državne pomoći. Dakle, u ostalim sporazumima nemamo nikakva ograničenja i anekse koji su vezani za poljoprivredne proizvode, imamo samo u ovome. Upravo ne želimo da se vežemo za ta ograničenja koja su tu definisana i da imamo mogućnost da kroz državnu pomoć podstaknemo razvoj i poljoprivrede i ribarstva. Ne znam kako drugačije da objasnim zašto ovaj član 2. sadrži upravo ovakvu definiciju i vezu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju ili možda ne razumemo. Dakle, još jedanput, samo ovaj sporazum u svom aneksu ima spisak poljoprivrednih proizvoda na koji se odnosi. Mi želimo da upravo taj spisak ne bude u vezi sa kontrolom državne pomoći. Ostali sporazumi to nemaju. Hvala. Pa i mi ministre govorimo o kontroli državne pomoći. Vi niste odgovorili na pitanje koje sam vam malopre postavila. Zašto je državna pomoć kroz ovaj zakon predviđena samo za one koji posluju po SSP-u? Zašto ne i za one koji posluju po Ugovoru za Ruskom Federacijom, sa Rusijom, koji već imamo i zašto niste predvideli ovu pomoć i za one koji će poslovati, koji jedva čekaju da se zaključi taj ugovor 25. oktobra sa Evro-azijskom unijom? To je naše pitanje. Zašto vi, ako već nećete, što se tiče nas iz SRS, još jedanput da ponovim, mi bismo tražili raskid tog SSP-a, mi bismo izašli iz tog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali ako vi to već nećete, onda nemojte da pravite farsu od ovog ugovora sa Evro-azijskom unijom, od ovog već postojećeg, ponavljam, ugovora o bescarinskoj trgovini sa Ruskom Federacijom. Zašto nikada zakonom niste predvideli neke privilegije i pomoć poljoprivrednicima koji posluju na osnovu tog sporazuma ili će, ponavljam, poslovati na osnovu ovog sa Evro-azijskom unijom? Zašto kažem da pravite farsu? Vama iz EU ne daju ili vam ozbiljno zameraju zaključivanje ovog najavljenog ugovora sa Evro-azijskom unijom, a takođe znamo da vam svi iz EU kažu – ako Srbija ikada uđe u EU, a mi znamo da će to biti nikada, da će se morati raskinuti taj ugovor sa Rusijom o slobodnoj trgovini sa Rusijom. Dakle, to vam je već rečeno. To je rečeno javno više puta. Sada vi formalno, kao eto da učinite, da budete, vi ste dobri i sa Rusijom i tim Evro-azijskim delom sveta, ali vama je ono što vam nalaže EU prioritet. Nama je to nepodnošljivo i neprihvatljivo. Hvala, gospođo Radeta. Izvolite. Pretpostavljam da se ne razumemo, ali neka i to bude tako. Ponoviću još jedanput, drugačije ne znam kako da kažem. Dakle, Zakon o kontroli državne pomoći se uopšte ne odnosi na poljoprivredu. Nema veze sa sporazumom jedni, drugim ili trećim, ne odnosi se na poljoprivredu, samo na industriju. Onda ne znam kako da odgovorim na pitanje, a zašto niste planirali i državnu pomoć u oblasti poljoprivrede i za druge sporazume osim za sporazum o SSP. Dakle, još jedanput, ne odnosi se na poljoprivredu uopšte, mi poljoprivredu i ribarstvo isključujemo iz Zakona o državnoj pomoći bez obzira na sporazum i sa tim ću završiti moju diskusiju o članu 2. Hvala vam. Evo, i ja ću završiti ovim, dakle, ništa nije tačno od ovoga što ste rekli. Odredbe ovog zakona ne odnose se na pomoć i tako dalje, tako stoji u ovom zakonu. Zašto ste vi izdvajali tu poljoprivredu, zašto uopšte nema kontrole državne pomoći, to je prva stvar. Druga stvar, ono što sad pokušavate da kažete da se ne odnosi na poljoprivredu, da ne znam šta, nego samo na industriju, ministre, da li je pravljenje ajvara industrija? Da li je pravljenje džema industrija, proizvodnja? Da li je to proizvodnja? Šta klimate glavom da nije? Pa, paprika se u prehrambenoj industriji pretvara u ajvar. O tome sam govorila, a nisam govorila o proizvodima, o zasadima gde se ubiraju plodovi direktno sa zemlje. Vrlo precizno sam govorila o ovom članu i onome što mislim da treba da sadrži. Hvala gospođo Radeta. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, mislim da je uvaženi predlagač u stvari najbolji dokaz zašto i obrazloženja koje ona predlaže, u stvari, najbolji dokaz zašto ovaj član 2. treba da prihvatimo, odnosno njen amandman da ne prihvatimo. Mi sve ono što je ona u stvari rekla prihvatamo ovim članom 2. Mi izuzimamo pomoć poljoprivredi i ribarstvu, bilo kakve kontrole državne pomoći. Znači, ostavljamo mogućnost državi da sam odlučuje o veličini subvencija i podsticajima koje će davati poljoprivredi. Prerada ajvara je poljoprivreda i ona je na subvencijama Vlade Republike Srbije koja takođe neće biti kontrolisana. Vlada Republike Srbije u ovom trenutku ulaže 5% budžeta, nikad više u pomoći subvencija poljoprivredi i to ne želimo na bilo koji način da stavimo pod kontrolu ovog zakona. Da li se poljoprivredni proizvođači bave izvozom u EU, Rusiju ili Kinu? To uopšte nije predmet interesovanja ovog zakona, ali ma koliko pomažemo državu Srbiju mi moramo da shvatimo da je Srbija relativno mala zemlja koja ima malo ograničeno poljoprivrednu proizvodnju koja je zastarela. Mi moramo u narednom vremenskom periodu da pomažemo svoje poljoprivrede proizvođače, ali je slobodno tržište suština funkcionisanja i na slobodnom tržištu kome težimo ne postoje prevelike subvencije i loša poljoprivreda. Uticaj, odnosno povećanje produktivnosti u poljoprivredi, to je ono što želimo, da subvencijama države Srbije povećamo produktivnost i samim tim omogućimo poljoprivrednim proizvođačima da postanu konkurentni kako na evropskom tržištu, na svetskom tržištu, a samim tim da poljoprivrednici bolje žive. Hvala, gospodine Kovačeviću. Izvolite, reč ima Siniša Mali. Samo da se nadovežem na ovo što je gospodin Kovačević rekao, dakle, tu ste potpuno u pravu, mi na ovaj način nemamo limite niti sebi postavljamo limite za bilo kakvu državnu pomoć u oblasti poljoprivrede i ribarstva. To nam je, na kraju krajeva i bio cilj, i ako pogledate obrazloženje u našem dopisu vezano za ovaj amandman, dakle, Republika Srbija nije u obavezi da kontroliše dodelu državne pomoći u poljoprivredi i ribarstvu do pristupanja EU, pri čemu ribarstvo obuhvata i akva kulturu. Dakle, mi želimo da bez limita podržimo te industrijske poljoprivredne, privredne grane, kako god hoćete, kako bi se razvijale još brže do nekog trenutka u budućnosti kada se dese. Hvala, gospodine ministre. Poštovane koleginice i kolege, normalno je da dolaskom na vlast bez obzira o kojoj se stranci radi, ona ima obaveze da ispoštuje sve prethodno dogovorene ugovore i da postupa u skladu sa tim dogovorima. Normalno je i da svaka vlast pokuša da nađe načine da na najbolji u datom trenutku, na najbolji način da radi i čini ono što je u interesu zemlje. Mi smo zatečeni sa nekim ugovorima i obavezama koje su prihvaćene ranije i mi moramo da postupamo po tim obavezama, ali istovremeno moramo da vodimo računa da našim građanima omogućimo koliko-toliko bolji život. Srbija je, po meni, izašla iz perioda koji se u razvoju zove opstanak i mi smo sada u periodu koji se zove rast. Da bi omogućili rast, moramo da budemo mnogo mudri i da vodimo računa o svim elementima kako poslovanja, tako i života uopšte.

Normalno je da neće ni EU, ni ove zapadne zemlje voditi mnogo računa o Srbiji i građanima Srbije. Oni će pokušati na sve moguće načine da sebi sve privilegije stvore, a kako će nama biti, njih to ne interesuje. Ali, zato mi moramo da vodimo računa da izađemo, koliko-toliko spremni iz te utakmice sa njima i da omogućimo nama sve ono što je možda bilo ometeno nekim sporazumima. Nadam se da će kroz ove planove koje bude donela Vlada na nivou Srbije i kasnije kroz lokalne planove sve to biti prevaziđeno i da ćemo tu napraviti uslove da krenemo putem razvoja. Hvala. Hvala, profesore Stojmiroviću. Izvolite.

Dakle, šta ste vi hteli, šta niste hteli, to nema veze, ali ono što piše u zakonu je potpuno jasno. Dakle, ta vaša priča da vi želite bez ikakvih ograničenja da pomognete u poljoprivredi i ribarstvu, pre svega ograničenja, nemaju nikakve veze sa državnom kontrolom te pomoći. Šta to znači? Dakle, vi možete pomagati samo kada vas niko ne kontroliše. I ovo što je rekao jedan od prethodnika, kako mi, kaže, ne želimo tržište u kome će biti velike subvencije, to znači loše tržište. Pa najveće subvencije su upravo u toj oblasti u EU i zbog toga njihovi poljoprivredni proizvođači opstaju, čak i oni manji i veći. Ono što piše u članu 2. zakona, a što vi očigledno ne znate da protumačite je da se odredbe ovoga zakona ne odnose na pomoć u poljoprivredi i ribarstvu koje se odnosi po SSP-u između Evropske zajednice i država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane. To je potpuno jasno. Dakle, na tu pomoć koja se dobija iz EU, na nju ne može država Srbija, Republika Srbija, odnosno ova komisija ne može kontrolisati tu pomoć. Naravno, to ne znači da se druge vrste subvencija koje daje Republika Srbija iz svog džepa ne mogu kontrolisati. Dakle, nije cilj ovoga zakona da oslobodi kontrole subvencije koje daje Republika Srbija u poljoprivredi, pa to bi bila potpuna propast, ko bi se normalan za to založio, nego vi ne možete kontrolisati na taj način ovom komisijom ono što dolazi iz fondova EU. To je ono što je suština, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Potpuno jednostavno, ali ne znate. Znate ono kada sam vam ja prošli put rekao da mi liči na onu situaciju, kada je rečeno – dobili smo presudu. Tako i vi kažete – dobili smo zakon. Vi dobijete zakon, predložite ga parlamentu, zastupate ga ovde, a ni sami niste sigurni šta tačno znači. Hvala, gospodine Šaroviću. Izvolite, gospodine ministre. Hvala puno. Nisam razumeo zašto pominjete fondove EU. Dakle, fondovi EU nemaju nikakve veze sa državnom pomoći. Državna pomoć je pomoć koju Republika Srbija daje subjektima koji posluju na teritoriji Republike Srbije. Ja ću još jedanput ponoviti, pa hajde da prođemo još jedanput da li se razumemo ili ne. Dakle, ovo je Zakon o kontroli državne pomoći koji nam omogućava da pomognemo i podstaknemo razvoj poljoprivrede bez ograničenja, a same podsticaje, način njihove kontrole, koliki su, kakvi itd, naravno da reguliše Zakon o poljoprivredi, dakle, zakon o onome na šta se podsticaji odnose. Zakon o kontroli državne pomoći, član 2, još jedanput nam skida bilo kakvo ograničenje i limite za državnu pomoć u oblasti poljoprivrede i ribarstva.

Hvala, gospodine ministre. Izvolite. Ja vam se zahvaljujem. Ekonomski rezultati i stanje u poljoprivredi svakako to govori. Ono što mi bolje znamo, to je da bolje pročitamo zakon. Stvarno ne razumem kad neko uzme da pročita zakon, završio je Petu gimnaziju, a ne zna ni da ga pročita. Jer u zakonu, a može da pogleda u stenogramu šta je rekao, ne stoji nigde – koji se odnosi. Znači, ovaj zakon ne stoji nigde - koji se odnosi, nego je u skladu sa sporazumom. Znači, kada imate svoju percepciju da možete da kažete – koji se odnosi, onda je i tumačenje zakona potpuno pogrešno. Ovaj zakon je u skladu sa sporazumom i to je razlika, on je u skladu i pruža šansu Srbiji da može da ulaže finansijska sredstva u poljoprivredu i finansijska sredstva u ribarstvo, bez bilo kakve kontrole. Nadam se da ćemo u narednom vremenskom periodu, kada budemo raspravljali o drugim amandmanima, barem za početak čitati amandmane kako pišu. Izvolite. Evo, jutros ovi govornici prvo napadaju SPS, sad ovlašćeni predstavnik napada ministra Antića, kao da je to problem što je on, kako kaže juče, završio Petu beogradsku gimnaziju. Ako ste imali nešto ministru Antiću da kažete, to je trebalo da učinite juče, bilo bi ljudski i viteški da mu to kažete u oči. Dakle, nemojte to činiti, nije to lepo. Vi i vaši koalicioni partneri treba bolje da sarađujete. Ako pričate o političkoj nestabilnosti, ta politička nestabilnost može samo da se odnosi na vaše konstantne prepirke, na prepucavanja, na svađe, na nipodaštavanje. Pa šta ako je završio ministar Antić Petu beogradsku gimnaziju? Jel to sramno nešto? Ako je sramno, što mu niste rekli juče? Ima ih koji nisu završili ni toliko. On bar jeste. Dakle, pustite svoje koalicione partnere, nemojte više da ih vređate, vi ste ih birali, vi ste ih uzeli, čak i u prethodnom mandatu kada ste imali apsolutnu većinu, kad niste morali da ih uzmete u Vladu, vi ste ih uzeli. Da li niste imali dovoljno kadrova, da li niste imali dovoljno hrabrosti, nije to u ovom trenutku ni bitno, ali nemojte. Znate, vi kada napadate te sa kojima sedite u Vladi već sedam godina, pre svega o sebi govorite. Izvolite.

Mi nemamo nikakvu dilemu i nadamo se da ćemo u narednom vremenskom periodu u istom timu nastaviti da vodimo Srbiju. Što se tiče amandmana, da se vratim na amandman, suština pitanja je gde ste našli, gospodine poslaniče, da u ovom članu piše – koji se odnosi? Toliko valjda znate da možete da pročitate ova dva reda i da mi kažete – evo, tu se nalazi. Onda bi to što ste pričali imalo smisla. Ovako je potpuno besmisleno i govori o činjenici da tri člana ne možete da pročitate, bez obzira koju ste školu završili. Inače, sve to piše u stenogramu. Hvala, gospodine Kovačeviću.

Izvolite. Pošto se očigledno ne primenjuje član 107. danas, ili od danas u Narodnoj skupštini, ja stvarno moram da izrazim svoj stav o ovome što je malopre govorio, pošto on ni jednog poslanika nije oslovio ni imenom, sve mu je onaj ili ona. Znači, čovek je narodni poslanik, ne zna da govori, ne zna da se izražava, srpski jezik mu očigledno ne ide baš najbolje, i onda on nekom zamera da neko nešto ne zna da pročita, da neko nešto ne razume, pa on ne ume da pročita ni ono što mu je napisano. Dakle, zaista odavno nisam čula takvu neznalicu poput ovog čoveka koji je malopre govorio. A, vi ne reagujete, dozvoljavate mu da on vređa narodnog poslanika. A, ovi što sad viču, trebalo je da viču malopre kada je on pitao narodnog poslanika zašto nešto ne zna da pročita ili tako dalje. Dakle, ako ste mislili da ćemo mi da ćutimo na to i da pustimo ovakve neznalice kao što je onaj, nećemo. Hvala. Hvala, gospođo Radeta. Ne mogu ništa drugo da uradim po tom pitanju. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje.(Ne.) Hvala. Morali ste, gospodine ministre, mnogo bolje da se pripremite za ovu sednicu, pa kada ulazite u duele sa narodnim poslanicima i kada nešto tvrdite i hvalite se rezultatima da bar imate neke konkretne podatke. Vi ste replicirajući u dva navrata koleginici Radeti, koja je uporno potencirala da je katastrofalan učinak prehrambene industrije, uopšte u industriji Srbije i u BDP, što je inače više puta, verovatno niste slušali, jer vi nama ako je neko sluša. Evo, vi niste slušali, isticao je i ministar Nedimović i sada kažete – vi ste nešto pomešali, ovde se baš govori o tome da nema ograničenja za ribarstvo i poljoprivredu. I, sad, evo neko kviz pitanje, ovde sede narodni poslanici, klimaju glavom, kažu slažu se sa vama, da li ste vi ili bilo ko ko govori ovde, a vas 50 danas ima, obišli neki ribnjak u Srbiji? Ribnjaci u Srbiji su, gospodine ministre, katastrofa. Znači, setili ste se u predizbornoj godini, 2019. godine, da donosite novi pravilnik za subvencije u ribarstvu, a najpoznatiji ribnjaci u Srbiji su ili stari preko 30 godina ili su u zakupu privatnih lica i privatnih firmi. Navešću vam neke koje ja redovno posećujem, Ljubiš, opština Čajetina; Gostilje, opština Čajetina; Sisevac, opština Paraćin; Bajna Bašta, hoćete dalje? Nemojte molim vas da nam pričate nešto samo zato što ste tako napisali, preveli vam ovi i dali vam direktivu iz EU. Hajde sada konkretno, ali bez da vam šapuće taj vaš saradnik, tu je i on je nešto pomešao.

Izvolite, gospođo Malušić. Gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću zarad javnosti da pročitam, ovde lepo piše taksativno: „Odredbe ovog zakona ne odnose se na pomoć podsticaju poljoprivredi, ribarstvu u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.“ Tačka. Ne odnose se. Ko razume shvatiće. Mi jesmo zaista zemlja pristupnica EU. Naša politička opcija je prema EU i moramo poštovati sve ugovore koje smo potpisali sa njima. Pročitajte član 1. biće vam jasno na šta se šta odnosi. Što se tiče Rusije, moje omiljene zemlje i sa njom smo sklopili sporazum, i ne samo sa njom nego sa svim zemljama. Radimo sa Kinom, radimo sa Turskom. U ovom momentu je 100 privrednika došlo da pomogne Republici Srbiji. Tako se radi. Član 2. treba da ostane, ne može da se briše samo zato što je nekom volja, jer nije razumeo.

Ako nekome do sada nije bilo jasno, ja mislim da smo sad svi shvatili da ovaj član nije diskriminušući, kako kaže gospođa.

Gospođa Malušić je veliki borac i naša koleginica i poštujemo njen rad.

Uvek je bilo bolje patiti za selom, nego na selu. Gospodine predsedavajući, ja kao neko ko živi na silu i neko ko se bavi poljoprivredom, ja bi rekao nekoliko reči. Što se tiče riba, ima ih raznih.

Mi izdvajamo sredstvo za tovnu ribu i za priplodne matice. To se izdvaja samo u poslednjih nekoliko godina, četiri, pet godina, dotle toga nije bilo. Nije bilo raznih subvencija, 200.000 krava je nestalo zahvaljujući tome. Stočarstvo nije u nekom velikom napretku, ali nije ni u padu. Zahvaljujući podsticajima i subvencijama, a ribarstvo je takođe deo stočarstva, mi smo postojeću proizvodnju očuvali uprkos tome što broj gazdinstava smanjen zato što je seosko domaćinstvo, odnosno zato što su poljoprivrednici veoma stari. Uprkos smanjen broju gazdinstava poljoprivredna proizvodnja ne pada. Poljoprivreda je, bez obzira na sve mane, jedina izvozna grana sa suficitom koliko ja znam. Znači, izvozimo 2,7 do tri milijarde evra godišnje. Suficit je kada uzmemo banane i južno voće, kafu i sve što uvezemo, uvozeći čak i suhomesnate i druge proizvode, opet nam je izvoz veći od uvoza za 1,2 milijarde. Da su sve druge grane u privredi kao poljoprivreda, mi bi imali daleko bolji odnos između uvoza i izvoza. Moram reći da pokrivenost uvoza izvozom raste uprkos velim investicijama koje znači nabavku opreme i tako dalje. Poljoprivreda jeste naša šansa. Te potencijale treba iskoristiti, ali prevashodno, treba zadržati postojeću proizvodnju, modernizovati poljoprivredu, podmladiti poljoprivredna gazdinstva, domoći se na neki način EU, ne samo zbog EU, već zbog zajedničke poljoprivredne politike da te subvencije budu pet puta veće koliko su danas veće EU. Verujem u naše poljoprivrednike, ja verujem da one kada dobiju jednake uslove kada budu u sklopu zajedničke evropske poljoprivredne politike, kada budu imali jednake uslove za proizvodnju da će moći i da će raditi bolje nego evropski poljoprivrednici jer su snalažljiviji, vredniji i u svakom smislu, ako budu imali iste uslove brže će njihova gazdinstva napredovati i brže će sustići poljoprivrednike u EU Ja verujem u to, veruje većina poljoprivrednika i mislim da nešto što je najznačajnije od ulaska u EU je ta zajednička evropska poljoprivredna politika, jer 45% budžeta EU se izdvaja za poljoprivredu, odnosno za direktna plaćanja i ruralni razvoj. Kad budemo deo toga, ako budemo, ja mislim da će i prerađivačka industrija imati korist toga, jer će biti konkurentnija, imaće, samim tim što su subvencije veće, jeftiniju sirovinu, biće sigurne u obilju te sirovine i moći će da naprave konkurentniji i bolji prehrambeni proizvod nego što ga proizvode trenutno u EU. Hvala, gospodine Rističeviću. Izvolite, gospođo Kovačević. Uvaženi ministre, dakle, državna pomoć u sektoru poljoprivede nije predmet razmatranja Komisije, jer imamo posebnu poljoprivrednu politiku sa Evropskom zajednicom. Takođe, poljoprivredni proizvodi nisu obuhvaćeni odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje se odnose na državnu pomoć. Mi smo proteklih dana imali priliku da raspravljamo i o rebalansu budžeta i da raspravljamo i o mogućnostima da se, recimo, suficit od 46 milijardi dinara rasporedi sa da po prioritetima. Ja verujem da Vlada Srbije zna koji su prioriteti u skladu sa već započetim projektima ili u skladu sa konkretnim potrebama građana. Tako, na primer, imamo povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru, koje će biti u rasponu od 8 do 15%, odnosno u proseku 9,6% Ali, ako govorimo i o nekim drugim parametrima koji čine jednu celinu, kada govorimo i dan danas o ovom predlogu zakona, ako znamo da se javni dug kontinuirano smanjuje, pre nekoliko godina bio je veći od 70% BDP, sada je oko 50% Znamo da imamo stopu privredno rasta veću od 4,5%, stopu nezaposlenosti smanjujemo sa 10,3% Imamo nisku inflaciju koja nije veća od 2,2% i sve su to parametri koje moramo uzeti u obzir kada i danas govorimo o predlogu ovog zakona. Ovi parametri su važni i kada govorimo o poljoprivredi. Poljoprivreda, naravno, zauzima značajno mesto i u budžetu Srbije. Ali, što se tiče poljoprivredne politike sa EU, tu je i Poglavlje 11, koje ima za cilj obezbeđivanje, snabdevanja tržišta poljoprivrednim proizvodima što, naravno, podrazumeva stalni prihod za proizvođače.

Hvala, gospođo Žarić Kovačević. Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Jovanović, izvolite. Ovo je član kojim se definiše šta je to državna pomoć. I mi smo tražili da se iz amandmana briše ova odrednica da je u pitanju trgovina samo sa zemljama EU, već smo stavili sa svim zemljama, jer pre svega potenciramo to da je najvažnije za Srbiju i za njenu poljoprivredu i za budući razvoj industrije da mnogo više izvozimo i sarađujemo sa Ruskom Federacijom. Imamo ugovor o slobodnoj trgovini, a evo, očekuje se i taj sporazum sa Evroazijskom unijom, pa da vidimo da li ćete smeti da se odlučite na takav korak, koji će mnogo da znači, koji će biti podsticaj za budućnost ove zemlje. Ono što je, takođe, definicija ovog člana 3. je davanje garancije Republike Srbije za određene projekte. I, sada da nam objasnite, gospodine Siniša Mali, ako je Elektroprivreda Srbije biser srpske privrede, to ste isticali, ne mogu sad konkretno da kažem, ali Vučić svakako jeste i premijer Brnabić i resorni ministar, zašto je potrebno da država Srbija, a ne samo to ste nasledili od ovih žutih, svake godine skoro daje, to je obično tako novembar, decembar mesec, garancije Elektroprivredi, odnosno EMS-u i EPS-u u iznosu prosek od 300 do 350 miliona evra za kredit koji uzima od Nemačke razvojne banke? Čekajte, ako jedno preduzeće koje uopšte nema tako proverljivo poslovanje, jer tamo se svašta dešava i nikada Skupština nema, možda odbor, ali ne verujem, uvid u to kako posluje to javno preduzeće, zbog čega onda mi tu, na primer, da dajemo garanciju u tom iznosu skoro svake godine? Šta to znači za jednog običnog građanina Srbije? Kad uzmete račun za struju, evo, danas koji je datum, doći će ovih dana računi za prethodni mesec, videćete održavanje i angažovana snaga. Na tom računu je to, ja mislim, sad preko 200 dinara. Šta mi onda plaćamo? Mi plaćamo to što se oni bahate, što su nesposobni i što imamo u pojedinim delovima Srbije trafoe iz 1968. godine. To je prosto neverovatno. Kako je moguće da uzimaju tolike garancije i tolike kredite a da ne može elektroenergetski sistem da se održi i da se razvija svuda gde je to potrebno, posebno u pojedinim turističkim centrima gde dođe do potpunog kolapsa? I, jednostavno, to se dešava. S druge strane, to smo rekli kada je bio rebalans budžeta, očekujemo od vas da ćete da nam predstavite, pošto ova komisija zaista ničemu ne služi, to je neki hibridni paradržavni organ, vi kao ministar koji odlučuje o tome i ministarstvo i Vlada kome se daje pomoć, kako određujete prioritete prilikom davanja subvencija? Dame i gospodo narodni poslanici, očigledno da je ovde problem kod kolega poslanika odakle novac stiže. Evo, najveća garancija koju je dala Narodna skupština Republike Srbije EPS-u bila je 21. januara 2016. godine i sredstva su namenjena za izgradnju energetskog bloka, odnosno proširenje kapaciteta jačine, čini mi se, 350 megavata u Kostolcu. To je najveća garancija koju je dala Narodna skupština i to je trenutno prva jedna takva investicija posle 30 i nešto godina. E, sad, ako se spominje KFW banka, nemam ništa protiv, ali što ne budemo iskreni i ne kažemo da je taj novac kojim izgrađujemo tu termoelektranu i proširujemo kapacitete Površinskog kopa „Drmno“ iz Kine. Znači, imamo nešto protiv ako novac stiže iz Zapadne Evrope i to ćemo da napadamo, nemamo ništa protiv kada stiže iz Kine. A stav i politika Vlade jeste da treba da sarađujemo i sa jednima i sa drugima. Možemo i da pričamo o subvencijama u ribarstvu, samo sumnjam da mi sa ozbiljnim subvencijama u ribarstvu možemo bilo šta da uradimo ozbiljno kada je u pitanju rusko tržište. Mi uvozimo ribu od njih. Gde možemo da izvozimo? Verovatno u zemlje EU. Da raščistimo nešto oko tog famoznog SSP i o tome da EU daje veće subvencije u poljoprivredi nego što to nama dozvoljava, to nije tačno, zato što je to po principu reciprociteta. Znači, za određene delatnosti koliko oni dozvoljavaju, toliko dozvoljavaju, toliko dozvoljava i nama. Sad, da li oni imaju više novca, to je već druga priča, bogatiji su kao društvo, uglavnom Evrozone. Ali, znači, na principu reciprociteta, što važi za njih, važi i za nas, i obrnuto.

Kad pročitaju pogrešno nešto, pa na osnovu tog pogrešnog nečeg celu svoju diskusiju baziraju, onda to njima nije problem, to može kako god ko hoće. Ne može. Ne može. Znači, nemam ništa protiv da opozicija kritikuje zakone, ali neka kritikuje argumentima. Neka kritikuje argumentima. Naši argumenti protiv njihovih. Ako ne koriste istinite podatke, mi ćemo da iznosimo istinite, pa da vidimo kako će to da se izmeri na izborima.

Pre vas ministar Mali, pa onda vi repliku. Hvala puno. Uvaženi poslanici, vodiću računa o svakoj reči, pošto je veoma važno da razumemo koji je zahtev za amandman i onda ću dati odgovor na taj zahtev. Dakle, zahtev za amandman je sledeći – da se u članu 3. stav 1. Predloga zakona reči: „zemalja članice Evropske unije“ zamenjuju se rečima: „bilo koje druge države“ To bi značilo, kada bi prihvatili ovaj amandman, da svaku vrstu državne pomoći onda moramo da ocenjujemo i na osnovu toga kakav efekat ima na trgovinu i sa zemljama, sad da ne bude da su one manje važne, recimo da je Šri Lanka, Maroko itd, a mi ovde upravo želimo samo da suzimo ocenu tog efekta samo na zemlje EU. U obrazloženju ovog zakona, kada sam pričao pre par dana o njemu, sam vam i rekao da Zakon o državnoj pomoći je od veće koristi manjim i slabijim državama, nego jačim i razvijenijim. Sigurno je da neka Nemačka, koja je daleko superiornija od nas po pitanju ekonomije, može sa mnogo više novca da pomogne neku industrijsku granu ili neko preduzeće nego što to može Srbija. Upravo je državna pomoć i kontrola državne pomoći struktuirana tako da i manje zemlje, manje razvijene, kao što je Srbija u odnosu na Nemačku, imaju mogućnost da na pravi način pomognu one privredne subjekte ili one privredne grane do kojih nam je stalo ili do kojih smatramo da će biti nosioci privrednog rasta i razvoja u budućnosti. Tu se, prilikom ocene tih efekata, samo koncentrišemo na efekat na trgovinu sa EU.

Kako sada da vam repliciram, kolega Arsiću, kad ste na mestu predsedavajućeg, ali moram zbog javnosti. Najpre da kažem gospodinu ministru. Kad poslanik SRS napiše amandman na neki član predloženog zakona, nije to samo slučaj kod vas, a videćete i u kasnijim, to je samo inicijacija da započnemo temu o celom tom. Znači, sad u ovom daljem sledu amandmana kod kolega poslanika naše poslaničke grupe videćete da neko drugi iz konteksta ovog člana 3. izvlači neku drugu rečenicu, odnosno stav. Da bismo govorili o tome, o definiciji, sad, ja sam konkretno mogla da napišem amandman da se ceo ovaj stav briše ili ceo član, jer smatramo i da državna pomoć treba drugačije da se definiše i da tu upravo ne treba da budu ni ove garancije. Da vam kažem nešto, pre mesec dana je bio skup, bilo je negde predstavnika 50 lokalnih samouprava u Srbiji. Oni sami ne znaju kada i u kojoj meri mogu da očekuju državnu pomoć. Replika se odnosi na izlaganje kolege Arsića. Gospodine Arsiću, ne možete da sakrijete egzaktne podatke, dakle, to niko i ne krije ni u Vladi, više puta je o tome ovde bilo reči, da je Elektroprivreda gubitaš. Oni imaju zaista dosta odliva novca, mnogo više nego svuda u svetu, prenos energije trpi određene gubitke, to je kod nas oko 15%, a normalno je i toleriše se svuda u svetu da to bude 5%, zbog različitih aspekata, sad nemam vremena o tome da pričam, ali kad vi taj gubitak pretvorite u dinare ili u evre to je oko 200 miliona evra godišnje. Zamislite vi šta sve može da se uradi sa tim novcem, koliko da se obnovi škola, bolnica, koliko da se pomogne siromašnima i tako iz godinu u godinu. Dakle, vi morate, a sada ističe mandat ovoj Vladi, da rešite to goruće pitanje, a vi to što ste rekli da se ulaže, normalno i treba, a zamislite da nije bilo tolikih gubitaka, ne samo dok ste vi na vlasti, nego svih ranijih godina, pa to je jedna cela milijarda koja je mogla da se uloži i da Srbija nema nikakvih problema, što se tiče snabdevanja električnom energijom.

Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 sati zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice. Izvolite. Zahvaljujem, potpredsedniče. Juče sam pokušao da vašu pažnju i ponašanje usmerim ka zahvalnosti Vladimiru Vladimiroviču Putinu, čestitajući mu 67. rođendan, što je naišlo na muk u ovoj sali. To je vaše pravo, i to je pokazatelj kako se odnosimo prema njemu lično i Ruskoj Federaciji koja nam izuzetno pomaže i čiju pomoć odbijamo. Ne dozvoljavamo da njihova misija u Nišu dobije status diplomatske misije, ne dozvoljavamo da predstavnici Rusije i Kine, koji su nam naklonjeni, učestvuju u rešavanju problema Kosova i Metohije direktno itd. Neposredno potom otišao sam na Kalemegdan da obeležimo godišnjicu braniocima Beograda protiv austrougarske okupacije. Ovo je jučerašnja fotografija ispred spomenika ruskim i srpskim borcima braniocima Beograda na Kalemegdanu. Ako se ne varam, ovaj spomenik otvorio je tadašnji predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, svečano. Pre dve godine, sa ovog spomenika ukradena je skulptura Svetog Đorđa kako ubiva aždahu. Za dve godine ova država nije bila u stanju da pronađe ko je ukrao, niti je bila finansijski u mogućnosti da napravi repliku tog dela spomenika i da ovaj spomenik osposobi na način kako to treba da izgleda. Pitam se da je ovo američki spomenik ili engleski, ili nemački, francuski itd, verujem da bi za 24 časa bila urađena replika, jer postoji kalup za izradu te replika. Da li ćete dozvoliti da kroz 10-ak dana i premijer Ruske Federacije Medvedev dođe ovde, a da ne bude renoviran ovaj spomenik, to ostavljam na vama. Dalje, juče je predsednik Republike Srbije u nekoliko navrata izjavio da se povećava robna razmena sa Turskom u kontekstu razgovora sa predsednik Turske. To je tačno, ali nažalost tačno je i nešto sledeće – da se izvoz Srbije u Tursku smanjuje, što znači da se spoljno trgovinski deficit sa Turskom povećava, a jedan od načina kako se može smanjiti taj deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni sa Turskom jeste poljoprivreda. Šta smo mi radili našoj poljoprivredi? To pokazuju ovi podaci. Ovo je odgovor koji sam dobio od ministra Nedimovića, ministra poljoprivrede na moje poslaničko pitanje 23. novembra 2017. godine.

To znači ukupno ispod 5% Za tih pet godina ovog režima zakinuto je poljoprivrednicima 7,17%, a ako uzmemo da je to u proseku godišnje 2,87% i ako to pomnožimo sa cifrom koja je bila 2016. godine, 23.826.620.000, ispada da je samo u ovom petogodišnjem periodu poljoprivrednicima zakinuto 57.771.720.328 dinara i onda nemojte, gospodo, da se čudimo što jedan od prethodnih govornika reče da nam je prosečna starost poljoprivrednika 61 godina, da je prosečna starost traktora 20 godina, da smo ove godine 20% registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, koja imaju sitnu stoku, svinje, ovce i koze, i koja su imala dva grla goveda, isključeni iz sistema subvencija. Biću slobodan da priložim kopiju dokumenta koji sam dobio od ministra poljoprivrede kako bi postala sastavni deo zapisnika i ušla u zapisnik. Dozvoljavam kolega Ševarliću i zahvaljujem na vašoj diskusiji. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, ima govornika koji po nešto pomešaju, ima govornika koji pomešaju sve. Kada najmlađi Titov odbornik koji je pričao o tome kako su srpska vojska, pa i branioci Beograda, o kojima je želeo da govori, vodili hegemonističke ratove i da su porobili sve druge naše narode i narodnosti, je li tako gospodine Martinoviću, i kada najmlađi Titov odbornik se modifikuje, obuče narodnu nošnju i počne da poštuje tradiciju srpske vojske, onda je to modifikacija zapravo, onda pomeša sve. Gospodine Martinoviću, sećam se Srpsko-turskih ratova u kojima su ruski dobrovoljci, grof Lejevski, jel tako, poginuli tamo negde kod Niša, pomagali su Srbima. Sećam se tih dobrovoljaca.

Mislim da su nam pomagali na nekom drugom frontu, ali da je prethodni govornik malo pomešao istorijske događaje, valjda iz te želje da u modifikaciji iskočiš iz najmlađeg Titovog odbornika, gde se osporavala zasluga srpske vojske i tvrdilo da je vodila hegemonističke ratove i porobila sve naše narode i narodnosti, do toga da je sada srpska vojska vodila oslobodilačke, odbrambene ratove. Pozitivna modifikacija, moram reći. Što se tiče agrarnog budžeta, ministar poljoprivrede ni slučajno da ne prebacuje pare za razne star projekte. Ponovo kažem, lako je patiti za selom, malo je teže patiti na selu. Prodate gazdinstvo, pa kada se politički kvalifikujete, onda ponovo kupite neku zemlju tamo negde, postanete seljak iz grada i onda počnete da žestoko branite poljoprivredu.

Sa tim u vezi da kažem da će do februara meseca Turska kupiti 2.400 tona govedine, pa posle toga još 7.000 tona, da je kupila 10.000 tona ulja itd, da naš izvoz iz poljoprivrede i prehrambene industrije raste u Tursku, to je za pohvalu, koju naravno nismo čuli. Važan je Putinov rođendan, ali je važno za poljoprivrednike i to da mogu da tove stoku i da imaju tržište gde to da prodaju, daleko za njih, možda, važnije od rođendana predsednika Republike Srbije, predsednika Republike Rusije, princa Aleksandra itd. Za njih je važnije da mogu da proizvedu i da to prodaju. Gle čuda, imam neku statistiku koja kaže – 2010. godine, a vama sam, gospodine predsedavajući i sekretaru, predao dokumentaciju, prošli put sam je pokazao, kada se uzelo 62.000 evra iz star projekta za stočarstvo na Staroj planini za konsultantske usluge, ono tri tranše za isti dan, tu sam dokumentaciju pokazivao, te godine agrarni budžet je bio 186.636.000 evra.

To je negde oko 400 i nešto miliona evra. Ne znam kako neko nema dozu kritike na 186 ili 136 miliona evra, a odjednom je veoma glasan na 54 milijarde plus 600 i nešto miliona za zadrugarstvo. Još nešto, tu su i krediti iz Abu Dabija, gospodine ministre, za navodnjavanje. To je čini mi se oko 100 miliona evra, mislim da krediti za navodnjavanje idu u poljoprivredu, sem ako se ne modifikujemo i ne pomešamo to sa nečim drugim, pa kažemo – ne, taj novac ne ide u poljoprivredu, ne ide za zalivne sisteme, gde treba negde oko 100.000 ha navodnjavati. Zalivni sistem iz doba star projekta je bila obična kantica za zalivanje cveća. To je bio zalivni sistem Dušana Petrovića, Saše Dragina, Slobodana Milosavljevića. Oni su zasadili mnogo vinove loze, ali isključivo kod bivšeg premijera i ostavili nas ispod 20.000 ha vinove loze i srušili izvoznu varijantu i mogućnost da dobijemo podsticaj koji je veoma značajan u EU upravo za vinogradarstvo. Umesto da podignu poljoprivrednicima zasade vinove loze, oni su podigli bivšem premijeru i ostavili nas ispod 20.000 ha, a Srbija je nekada imala 70.000 ha. Nama valja i to zanavljati. Što se tiče stočarstvo, već sam rekao da je nestalo 200.000 krava, da su zaklane, ali zaklano je i mnogo zadruga. Gospodin koji je predavao zadrugarstvo se ne seća, guglao sam, ni jedne izjave o kritici privatizacije zadruga koja nije bila moguća po zakonu, gde su razni mali i veliki tajkuni iz DS kupili za dž zadruge u lažnim dužničko-poverilačkim poslovima. Zadruge su nestale. Konsultanti su uzeli u zadrugarstvu 62.000 evra i svi su se lepo bili namirili i danas kada sve to mora da podižemo, kad moramo da dižemo i poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu proizvodnju, kada moramo da zanavljamo zadruge i po prvi put se izdvajaju sredstva za zadruge, oni ne da nisu izdvajali sredstva za zadruge, već je nestalo 170.000 ha poljoprivrednog zemljišta u zadružnoj svojini u Vojvodini. Tada nije bilo prigovora. Sada kada su sve uzeli, i zemlju i pare za konsultantske usluge, sada su im puna usta sela, zadrugarstva. Kao – ova vlast ništa nije uradila, a bože moje, oni su sve uradili ali u kontri, da unište poljoprivrednu proizvodnju i time smanje eventualni doticaj novca iz EU prema Srbiji jer je naša proizvodnja bitno smanjena u odnosu na onu koja je bila 2000. godine, 2001. godine uprkos sankcijama i 90-tih godina. Imali smo veću poljoprivrednu proizvodnju nego 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. godine. Bože moj, dok su plaćene konsultantske usluge desetinama hiljada evra ništa nije bilo bitno. Bilo je bitno samo da ne bude sitno. Izvolite. Ovde je izrečeno u kontekstu moje ličnosti nekoliko uvreda na koje niste reagovali. Prvo, o genetičkoj modifikaciji. Ja ne znam ko se zalaže za genetičku modifikaciju? Da li ja, koji sam zbog toga isključen iz Odbora za selo SANU, ili vi, koji menjate Zakon o bezbednosti hrane i formulišete da je genetički modifikovana hrana i genetički modifikovana hrana za životinje i hrana za životinje od genetički modifikovanih organizama? Pozovite barem Institut za jezik u SANU i pitajte da li nešto tako može da opstane, a evo, ovde je i predsednik Odbora za ustavna i zakonodavna pitanja, pa neka vam i on to potvrdi. Drugo, nema nijedne moje izjave u kontekstu onoga što se aludiralo na osvajačke namere srpske vojske, nikada, niti će biti, niti je bilo. I ovo je klasičan primer zloupotrebe skupštinske govornice i to neka služi na čast onima koji zloupotrebljavaju. Treće, ja sam samo diskutovao na osnovu podataka koje mi je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede, sa potpisom ministra poljoprivrede. Zato sam i predao kopiju dokumenta koja mi je dostavljena, ni jednu zapetu, ni jednu cifru nisam ispustio, samo sam uradio dodatni obračun na osnovu smanjenja tih procenata. O mom odnosu spram zadrugarstva, zaista je izlišno da govorim ovom skupu. Imate bibliografiju radova. Uostalom, gospodo poslanici, tri i po godine mi smo ovde poslanici a da nema nijednog slova na sajtu pored našeg imena i prezimena, osim za predsednika i za potpredsednike Skupštine. Pitam se zašto?

Kolega Ševarliću, ja zaista ne znam u kom delu sam ja prekršio Poslovnik? Vas niko nije spomenuo, niko, ni u jednom trenutku. Da li ste se prepoznali kao najmlađi Titov odbornik, ja ne znam, verovatno tada nisam ni bio rođen. Što se tiče genetičkog inženjeringa, ni tu vas nisam prepoznao. Treća stvar, ovo nije skup, nego sednica Narodne skupštine.

Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o tome? (Da) U redu. Po Poslovniku, narodni poslanik Marijan Rističević ima reč. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, reklamiram član 103. i molim vas da prenesete najmlađem Titovom odborniku da ja nisam kriv ako se neko pod tom firmom prepoznao u sali. Takođe nisam kriv ako se neko prepoznao po modifikaciji. Postoji genetička modifikacija i postoji politička modifikacija. Ja bih voleo da mi najmlađi Titov odbornik pokaže narodnu nošnju koju je nosio do 2010. godine, jednu jedinu fotografiju, da ga vidimo u narodnoj nošnji, da ga vidimo, tog najmlađeg Titovog odbornika, da pitate i da ga zamolite da mi dostavu jednu fotografiju u narodnoj nošnji i ja ću od te političke i profesionalne modifikacije za koju mislim da je najmlađi Titov odbornik uradio, da se izvinim. Ja ću pred celom Narodnom skupštinom reći - ljudi, ja sam pogrešio, čovek oduvek nosi narodnu nošnju, nema nikakvog političkog maskiranja, nema nikakve političke modifikacije, ja sam pogrešio. Ali, da vidim tu fotografiju. Takođe bih želeo da vidim hiljadu primeraka studije o zadrugarstvu koju je najmlađi Titov odbornik napisao, za čega je od Dušana Dragina i Dušana Petrovića dobio 63 hiljade evra. Takođe bih voleo da vidim izjavu kojom je do 2012. godine kritikovao u javnosti nestanak zadruga, nestanak zadružnog kapitala, 170 hiljada hektara u Vojvodini, nestanak gotovo svih zadruga koje su imale imovinu koja je vredela više stotina miliona evra i koja je prodata za džabe. Na kraju, da vas podsetim, što se genetički modifikovanih organizama tiče, morate da podsetite najmlađeg Titovog odbornika na zakon o genetički modifikovanim organizmima, koji kaže da je zabranjeno uzgajanje i promet genetički modifikovanih organizama na teritoriji Republike Srbije i da mu prenesete da je zakon jači akt, izvršni, jači akt, zabranjuje nešto, od deklaracije, jer je deklaracija samo izjava. I kad neko, uprkos zakonskoj odredbi o zabrani, nudi deklaraciju, koja nije obavezujuća, onda taj u stvari želi da zakon ukine a da deklaracijom omogući da na mala vrata prođu genetički modifikovani organizmi. Hvala. Kolega Rističeviću, znate šta, biti najmlađi Titov odbornik nije bilo lako u to vreme, ali ja svejedno ne vidim i ne želim da ispravljam nečije greške iz mladosti.

Reč ima narodni poslanik Studenka Kovačević. Izvolite.